Proč bychom měli vlastní historii opakovat stále dokola? Nepoučili jsme se?

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Přiznám se, že se to čte velmi pěkně. Má to však jediný a ne podstatný háček. Ve Sněmovně jsem už druhé volební období, a tak něco málo pamatuji.

A já se tedy ptám: Proč tak pozdě?

V projevu pana premiéra dnes zaznělo, že na 40 státních památek přijde asi tak více než miliarda korun. A ptám se tedy, kolik přijde na více než 40 tisíc kulturních památek?

Já jsem se ho tedy zeptala a odpověď zněla, že na těch 40 tisíc kulturních památek se asi více peněz nenajde. Bohužel pan premiér pravděpodobně odešel.

Pokud ne, tak si myslím, že jste dobře neposlouchali dnes pana prezidenta, který řekl, že na prvním místě jsou kulturní památky. Proto bych poprosila oba pány o odpověď.

V minulém období jsem opakovaně interpelovala ministry průmyslu a obchodu ohledně evropských peněz na rychlý internet. Myslím, že se jednoznačně ukázalo, že jsem neplašila. Strany, které mohou za naše zaostávání, nyní slibují, že provedou digitální revoluci. Myslím, že výhrou by bylo, pokud by se tato digitální revoluce podařila. Kapitole doprava je věnováno dvě a půl stránky.

Při pohledu na tuto situaci lze však těžko věřit slibům, které v oné kapitole jsou.

Protože když to zprůměrujeme, tak na ty čtyři roky vám vychází více než 30 km dálnic. A to si myslím, že není zas tak obrovské číslo.

Samozřejmě oceňuji to, že v rámci rozpočtového určení daní se vyskytlo kritérium, které zohledňuje počet důchodců v regionu. Dále také nekritizuji a chválím, že je dobře, že se chcete věnovat situaci v České poště.